Budeme pokračovat dál.

V rozpravě je přihlášen pan poslanec Juránek. Prosím, máte slovo. Poprosím ještě jednou, než udělím slovo panu poslanci Juránkovi, o to, aby se Poslanecká sněmovna ztišila, abychom mohli doprojednat tento bod. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení předkladatelé, vážený pane ministře, teď myslím ministra školství, já jsem velice rád, že tady proběhla tato debata. Já jsem do ní nevstupoval a ani nechci reagovat na ty, kteří byli přede mnou, protože si z toho beru to, že o tento zákon je velký zájem. A ještě to doplním o jedno, je ještě větší zájem o to, abychom tady měli zákon o sportu jako takový. A to si myslím, že je věc, o kterou se usiluje velice dlouho, a vůbec se tady tato věc nedaří. Nebudu mluvit o minulosti, ani kdo za to může. To není důležité.

Protože to, co dělají obce, za to jim moc děkuji, obce dělají, co mohou, ale mají určitou míru rozpočtu a určitou míru zodpovědnosti.

Jestli teď mluvíme o tom, tak samozřejmě my se musíme zabývat tím zákonem o sportu a v něm budeme řešit velkou část připomínek, které tady zazněly, a já se pod ně klidně připodepíšu, klidně je budu řešit a budu z toho mít velkou radost, že už byly dnes naneseny, ale že jiným způsobem budou řešeny systémově a že to budeme řešit. Je to důležité, zaznělo to tady, je důležité, abychom tohle řešili. Ale teď jsme u té podpory. Já bych teď řekl, prosím vás, my jsme se dostali do situace, že podpora není a nemůže být řešena. Já děkuji panu ministrovi za to, co se řeší.

Já vám řeknu, že situace, která nastala například u nás ve školách, je naprosté šílenství.

Představte si, že na celé škole nebylo ani jedno děvče, které by chodilo na tuto školu.

Já schválně uvedu, jakým způsobem se k řešení nakonec dostal.

Ne že by se přihlásila polovina děvčat, všechna děvčata na té škole se přihlásila do tělesné výchovy. Já tady dávám jenom takový návod. V té škole se to zvládlo, ale už se to nezvládlo na té celostátní úrovni. Nezvládla se ani třetí hodina tělocviku. Já moc prosím, abychom i tím, že pomůžeme těm trenérům, že pomůžeme nějakým způsobem v rozdělování peněz a že podpoříme tuto agenturu, respektive to čtení, které zde máme do druhého čtení, tak abychom mohli naplnit Pane poslanče, já vás přeruším, protože míra hluku... Já bych vás poprosil, abyste pokračoval, protože jsme se ztišili.

My tady mluvíme o tom, že agentura dá dohromady rejstřík.

To znamená, už jenom to, že dáme za úkol téhle agentuře, aby se postarala o ten rejstřík z trošku jiné podoby, že to bude jejich náplň, to je obrovský přínos směrem do sportovního prostředí. V každém kraji se to zmapovalo nějak jinak, v každém městě se to zmapovalo nějak jinak podle nějakého systému, ale my jsme nenašli ještě ani ta správná kritéria, na základě kterých to potřebujeme vyhodnotit, protože si představte, že máme tělocvičny, do kterých se nevejde podle pravidel ani košíkářské hřiště.

Je zapotřebí, abychom tyhle cesty hledali. Mně by nevadilo, kdyby existovalo Ministerstvo školství, nicméně teď v tuto chvíli na základě toho... pardon...

Proto si myslím, že agentura je správný krok tím směrem, abychom tomu sportovnímu prostředí výrazně pomohli, a to výrazně tím, že se tam budou připravovat i ty koncepční materiály, protože nebudou mít nic hlavnějšího na starosti, než jak tu koncepci sportu vytvořit. A teď vám řeknu ještě jednu věc.

Ale jsem také pro tu reprezentaci. Víte, totiž jestliže jim nedáme tu motivaci těch našich sportovců, jestliže nevytvoříme na druhé straně i ten prostor pro reprezentaci, tak nejsme schopni je k tomu sportu přitáhnout a ani jim ukázat, jak je to dobré, že nějakým způsobem sportují.

To znamená, že to není, že by se vařilo z vody, že by se muselo něco znovu připravovat. Ta ministerstva s tím vyslovila souhlas.

Z toho pohledu je to pro mě, že jsme už teď udělali obrovský krok kupředu.